Na druhou stranu nám zbývá už jenom minuta, takže bych navrhl, že vás prostě přeruším a svůj projev byste dokončila, až se příště dostaneme k projednávání tohoto bodu. Já s tím nemám, pane místopředsedo, problém, ale chtěla bych od vás také trošku konzistentnější postoj, protože myslím, že minulý nebo předminulý pátek jste upozorňoval, že pátek není dnem, kdy končíme ve 14. hodin, a vedl jste Sněmovnu k tomu, že jednání je do 19. hodin, takže bych očekávala, že budete postupovat stejně.

Vzhledem k tomu, pane místopředsedo, že jsem byla ve fázi, kdy jsem kritizovala nepřítomnost ministrů, a to ani ministryně spravedlnosti komu jinému náleží oblast exekucí?

A já myslím, že bude nejlepší, když teď tedy tuto debatu skončíme, protože k nějakému rozumného výsledku nemůže vést. Chci ale důrazně říct, že odmítám postoj vlády k průběhu jednání Poslanecké sněmovny. To, že pan předseda vlády a ryba smrdí od hlavy řekne, že nebude chodit do Sněmovny, protože to není jeho práce, na ústní interpelace, myslím, že vláda si to přeložila tedy, že ani oni se nebudou zúčastňovat práce Sněmovny, když se jim to zrovna nehodí nebo se jim do toho nechce.

Děkuji vám.

Já vám děkuji a přeji příjemný víkend.